Přirozená práva člověka podle tohoto pojetí existují nezávisle na rozhodnutí státu. A právě takové pojetí parlament uznal a učinil je základním principem této Listiny.

Uvedené principy navazují na obecně sdílené hodnoty lidství, jež mají dávné tradice, v poválečném období.

Později byly obsaženy zejména v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Význam má i odkaz na demokratické a samosprávné tradice našich národů. V českých zemích tyto tradice vznikaly již v době Rakouska, rozvíjely se v obecních i zájmových samosprávách, ve spolkovém i družstevním hnutí.

Pane poslanče Chvojko, opravdu se domníváte, že musíte tak nelidsky řvát? Pane poslanče Kalousku, prosím, abyste oslovoval poslance pouze mým prostřednictvím.

Dalším takovým obdobím byla německá okupace, kdy českému národu hrozila již připravovaná genocida, která v prvé fázi postihla především židovské spoluobčany, a byla uplatňována teorie o nerovnosti lidských bytostí. Preambule má na mysli i další období po nastolení moci komunistické strany, která vykonávala vládu též prostředky potlačení přirozených občanských a lidských práv a nedbáním ústavnosti a zákonnosti, tedy v rozporu s principy, z nichž tato Listina vychází.

Ani poukaz na odpovědnost současných generací vůči dalším pokolením za osud veškerého života na Zemi nemá mít jen proklamativní charakter. Vzhledem k prioritnímu významu Listiny pro tvorbu právního řádu se má stát tato formulace směrnicí pro činnost zákonodárců v této oblasti lidských práv, vyvolané obavou z ekologického ohrožení lidstva. Touto Listinou měl být učiněn rozhodný krok k tomu, aby se republika zařadila ke státům, které tyto hodnoty ctí a o jejich prosazení společně usilují.

Principy v ní vyjádřené jsou ústavními zásadami závaznými pro zákonodárce při přijímání zákonů i pro Ústavní soud při výkladu všech zákonů a předpisů nižší právní síly.

V tomto článku se uvádělo: